A pokud bude devadesátka vetována, což se zatím nějakým způsobem nepředpokládá, tak samozřejmě podpořím i zkrácení lhůty na třicet dnů na projednávání ve výborech a předložím příslušný pozměňovací návrh, který bude vyjímat státní firmy z registru smluv. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Mám zde tři faktické poznámky.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající, je smutné, že tu máme vládní návrh novely zákona, který ještě nevstoupil v účinnost. Leccos to vypovídá o kvalitě legislativního procesu, který se vztahuje ke schválení tohoto zákona. Já jenom chci podotknout, že všechny tyto argumenty už zazněly při schvalování toho zákona. Nerozumím tomu, proč jsme tedy pak hlasovali pro tu konečnou podobu. Také si nemyslím, že je vhodné, abychom k tomu přistupovali takto kazuisticky. Podle mě není z hlediska materiálního pojetí vztahujícího se k činnosti státních podniků a národního podniku rozdílu mezi Budvarem a státními podniky.

Já si myslím, že pan ministr má ve svém rezortu nejenom národní podnik, ale i řadu státních podniků a i jiných státních organizací. Já vám také děkuji. Nyní pan zpravodaj. Děkuji za slovo.

Ten návrh není vládní, je to návrh poslanecký.

Chtěl bych ještě opravit pana kolegu Klána prostřednictvím pana předsedajícího. Zákon o registru smluv neobsahuje jediné slovo, jak říkal, výjimka ČEZ.

Nyní tedy s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, velmi stručně.

To je prostě činnost nad rámec funkce státu.

Buď práci čest! Další faktickou poznámku má nahlášenou pan poslanec Jan Zahradník.

Prosím.

Já vám děkuji. Prosím, pane ministře. Tak já bych chtěl zareagovat na několik věcí, které zde zazněly.

Nicméně pak jsme intenzivní komunikací se o to snažili v Senátu, který tomuto vyhověl, ale bohužel tam přidal i některé jiné části, které potom Poslanecká sněmovna tady odmítla přijmout.